Nejsem ajťák, poslouchal jsem tu debatu, ale nejsem si jist, jestli je možné, aby kompletní zmapování konkurence s přesným objemem tržeb, časem jejich získání nebylo někdy zneužito.

Není to jenom podnikatelská sféra, ale denně to bude ovlivňovat životy nás všech. Prodlouží se čekací doby ve frontách, vyšší náklady živnostníků velmi pravděpodobně se promítnou do cen, budou problémy v technologii, to znamená problémy s datovým připojením, a výsledkem bude nakonec, že nebudeme spokojeni vůbec nikdo. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí jednorázové náklady na pořízení těch věcí od 6 tis. až po několik set tisíc korun pro větší společnosti. Další náklady si připočte připojení k internetu, pronájem softwaru, papíry do tiskáren atd. atd., čili i z tohoto pohledu si myslím, že to je neúměrná a hlavně, protože to je objemově velmi řekněme malá záležitost, která má přinést zhruba 12 mld. do státního rozpočtu, nepodstatná a zbytečná věc. Samotný zákon vzniká velmi komplikovaně. Je tady celá řada procesních věcí. Sami si vzpomeňte, jak to bylo.

Není zvykem, že bychom jednali u vládního návrhu bez členů vlády.

Pane poslanče, pokračujte. Ano, děkuji. Máme tu pana ministra kultury, můžeme pokračovat. Takže i v té fázi procesní, jak vznikal zákon, se objevila celá řada věcí, takže ten zákon prostě připraven dobře není. Kromě toho také postrádá, jaká bude případná trestněprávní odpovědnost v případě neoprávněného narušení a zneužití soukromých dat občanů. Závěrem. Je to zbytečné, nefunkční, drahé, nepohodlné, a já považuji živnostníky a drobné podnikatele zejména za velmi slušné lidi a nemusíme jim ten život opravdu ztěžovat více, než si zaslouží. Méně regulace, více svobody. Opakovaně to tvrdím, že v této Sněmovně bychom měli ten život podnikatelům i občanům zjednodušovat, a ne svými zákony zbytečně komplikovat. Děkuji za pozornost. To byl pan kolega Beznoska.

Připraví se kolega Děkuji. Já jsem byl jeden z mála, který tady velmi bouřlivě vystupoval proti kontrolním hlášením. A já bych chtěl slyšet pana ministra, jestli ta data budou propojena, nebo izolována, protože to je velký rozdíl pro možné zneužití dat.

Pak tam problém té ochrany dat a možnost zneužití je mnohem vážnější než u těch dvou izolovaných systémů, protože kromě toho, že máte jeden, druhý přenosy, zabezpečení, tak pak se s tím manipuluje, porovnává a k datům se dostává mnohem větší počet lidí.

Děkuji za slovo. Obrovským problém pro nás přesvědčit některé poslance o tom, že to EET funguje, je to, že skutečně když oni mluví o tom Chorvatsku a dneska tady mluvil například pan poslanec Holeček, teď pan poslanec Beznoska, oni prostě nemluví úplnou pravdu o tom Chorvatsku, používají zkreslená data a samozřejmě je to taková líbivá politika. Já jsem chtěl o Chorvatsku povykládat pak více v obecné rozpravě, takže teď jenom říkám, ať tu zůstanou, že jim řeknu, co je pravda, co se s EET povedlo v Chorvatsku, že to není tak, jak někdy vidíme nadpisy EET skončilo v Chorvatsku fiaskem a podobně. Není to pravda, je několik argumentů proti tomu a já je řeknu pak ve svém vystoupení. Děkuji panu kolegovi Nyklovi. Nyní pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš s faktickou poznámkou.

Klid, prosím!

Kvůli tomu jsme dovezli Kobru a dovezli jsme kontrolní hlášení a kvůli tomu bojujeme v Bruselu, bohužel zatím neúspěšně.